To je naprostý precedens, který tady ještě nikdy nebyl. Nikdy nebyl.

To je samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí. Myslím si, že to je daleko méně nebezpečná cesta než to, abychom se vlamovali do toho, co je v gesci moci soudní v této zemi.

První je pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Bendl. Oba dva po dvou minutách. Děkuji za slovo.

V této zemi je vedeno asi sto tisíc trestních stíhání ročně.

To žádná stejná pravidla nejsou. Druhá věc.